Kolegyně, kolegové, prosím o klid.

Tak co to tady vykládáte? Pan Bárta skončil jako ministr dopravy v roce 2011, jestli si dobře pamatuji. Kolik roků se ještě budete vymlouvat?

Na přímý dotaz našeho předsedy pana Kalouska řekl, že to bude dělat ještě dva roky. Dva roky uplynuly, a jak je vidět, stále potřebujete odvracet pozornost od skutečných výsledků svého vládnutí. Prolomení domovní svobody kvůli držení zbraní bez předchozího zákonného soudního rozhodnutí. Další pro vás užitečná norma. Pokuta za urážku úřední osoby. Úředníci budou skutečně pány v této zemi a oni budou určovat, co je urážka, co není urážka.

Skutečně velmi potřebná norma. Té jsme tady věnovali asi rok nebo kolik. Cenzura internetu. Vy tady ujišťujete, že se nic nebude dít. Ale předpokládám, že za pár měsíců či v příštím období budou přicházet úředníci, kteří více řídí stát než vy. Vytváříte si pro to zákonné předpolí a první krok jste udělali. Povinný poslední rok v mateřské škole. Další. Národní registr hrazených služeb. Nedáte lidem pokoj ani 30 let po smrti a budete tady někde skladovat případně proti jejich dětem, co jejich rodiče měli a jaké měli zdravotní problémy. Příprava trestného činu krácení daní. Trestní odpovědnost právnických osob. Sami jste se přechodným ustanovením, liberací, vylhali ze stávajících problémů se zákonem, zato si vytváříte předpolí, abyste mohli nasazovat a zastrašovat firmy všemi možnými paragrafy občanského a trestního zákoníku. Kontrola veřejnoprávních médií. Centrální registr bankovních účtů. Registr sportovců, trenérů, to je opravdu důležité pro stát, abyste tohle tady předváděli. Jestli tohle jsou ty užitečné zákony a to nemluvím o tom, že na jedné straně dennodenně vidíme děti postižené, pro které nemají zdravotní pojišťovny peníze na pomůcky, a na druhou stranu tady schvalujete zcela zbytečné pokračování dotací pro podporu biopaliv, které už nemusíme schvalovat. Na to miliardy máte. Statisíce a jednotlivé miliony pro chudáky nemáte. To je vaše politika ve skutečnosti!

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Chápu, že koaliční vládnutí je složité v jakémkoli složení, takže si pamatuji, co tady bylo.

Kdy předsedové koaličních klubů netuší jeden, co udělá ten druhý, a nikdo ve Sněmovně netuší, co se bude odehrávat v následujících deseti minutách. Proto bych se rád, zeptal, ale opravdu kolegiálně a v úctě bych se rád zeptal prostřednictvím pana předsedajícího pana předsedy Faltýnka na tu páteční skandální situaci, protože to skutečně nebylo nic jiného než skandální situace, neschopnost Sněmovny pracovat, i když to nebylo nezbytné.

A ta diskuse neproběhla a o veřejném ochránci práv jsme nehlasovali, neboť ten bod navrhl a prosadil přerušit pan předseda Faltýnek. A když přišly Babišovy body, tak pan předseda Laudát vám chtěl pomoci jako koalici a navrhoval ty body vyřadit. A mohly se projednávat další body. To vy jste jako koalice zásadním způsobem odmítli, protože to přece navrhl zločinný Laudát, a pan předseda Faltýnek prosadil ukončení jednání toho dne.

Prosím, abyste případnou diskusi vedli mým prostřednictvím, pánové. Tak se ptám obou dvou těch předsedů. Pana předsedy Sklenáka bych se chtěl zeptat, proč prosadil přerušení toho bodu o ombudsmanovi, když o něm Sněmovna byla ochotna jednat.

Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat o návrzích na změny pořadu schůze. Nejprve ještě ale přečtu omluvenky.

Ale ještě přednostní právo pana předsedy Kalouska. Opravdu jsem položil zdvořilou otázku. Očekával jsem přiměřenou odpověď. Pokud tu přiměřenou odpověď nedostanu, pak si budu muset odpovědět sám. Pak neexistuje jiné vysvětlení než totální neschopnost a nepracovitost. Makáme. Ještě pan kolega Laudát. Děkuji za slovo, pane předsedo. Když tady pan kolega Sklenák říkal, že si každý pamatuje, co se tady dělo za minulých vlád a v minulých volebních obdobích, tak oživím paměť těm, kteří tady seděli, není jich příliš, a vám, kteří jste asi politikou nežili, tak jste to možná tak nesledovali. Tak např. když začínala sněmovna, tak sociální demokraté tady zpravidla s lídrem opozice panem Sobotkou, dnešním premiérem, několik hodin předčítali zdůvodňování programu, zařazování nějakých bodů.